Jako ministr financí, tak jako premiér.

Ano, možná na začátku tam něco bylo špatně. Dostali. Dostaly i krajské nemocnice, dostaly. Bylo to transparentní, nebylo to ovlivněné politicky.

Takže nevím, proč říkáte, že se nedostalo. Já mám informace, že se dostalo.

Jací naši úředníci?

Jaké náměstky? Ne, toto byl ten váš systém. Žádné jsem neměl. Jako úředníky. Nemám.

To by byl skvělý ministr. Pokračoval.

Tak já vás neviním. Tak ty vaše výsledky byly takové, jaké byly.

A ten mechanismus, když nás pozvete, tak my budeme nadšeni.

Jasně že vyberete navíc, ne? Takže zkuste nám říct, jaký to bude mechanismus.

Takže by bylo dobré, abyste nám to řekl. A já chci avizovat, že dle dohody předsedů všech poslaneckých klubů bych následně vyhlásila přestávku na jednání grémia, abychom se dohodli na tom, jak budeme postupovat dále na této schůzi. Takže... Tak potom teprve grémium. Tak já to... Navýšení o inflaci a polovinu růstu reálné mzdy. Tohle u penzí, navrhujeme ten samý mechanismus. Já jsem připraven debatovat o číslech. Jsou ve schváleném rozpočtu. Takže to nejsou žádné další příjmy, o kterých bychom mohli nyní přemýšlet, na jaké další výdaje použijeme.

A já bych je potřeboval rozklíčovat, co všechno těch 550 miliard do oblasti zdravotnictví počítáte, protože evidentně to nejsou výdaje systému zdravotního pojištění.

Nejdříve je přihlášen s faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček. Prosím, máte slovo. Opět k tomu svému tématu.

Když byla také nějaká mimořádná schůze a opozice měla několik bodů, a protože samozřejmě tam docházelo k nějakým průtahům v diskusi, tak mě tenkrát taky napadlo, že bychom nějaký bod přerušili a dali ho až za nějaký méně kontroverzní bod. Tenkrát mi bylo řečeno, že to je mimořádná schůze, kde je prostě podstatou a tím hlavním motivem a cílem, že se nemůže měnit pořadí té navržené schůze. Přesto se včera přerušil bod 1 a zařadil se až za bod 3.

Ale došlo tady zase k porušení nějakých zaužívaných postupů. Stejně tak došlo k porušení zaužívaných postupů, že jsme hlasovali o zkrácení řečnické doby v době, kdy ještě nebyla otevřena rozprava. Opět to není výslovně proti jednacímu řádu. Takže jenom na to upozorňuji, nechci z toho nic dělat.

Já bych chtěl reagovat na pana ministra Stanjuru. Já samozřejmě nejsem schopen odpovědět teď. Samozřejmě vám to vydám.